To znamená, to nejsou lidé, kteří by tam byli jako profesionálové. Proto také nedostávají plat za svou práci, ale dostávají náhradu toho ušlého výdělku.

Kromě toho dostanou ještě navíc náhradu všech dalších nákladů, které na to vynaloží.

My jsme vděční za to, že tam chodí, ale nemá to tak být. Prostě to nemá být přivýdělek. A to je ten důvod. Ale tohle je ten důvod, proč se zdráháme nějak výrazně zvýšit tu náhradu, protože my prostě nechceme, aby to byl přivýdělek. Děkuji panu ministrovi. Pane poslanče, máte slovo. Vy jste měl pět minut, já jenom dvě. Já to samozřejmě chápu, těch 150 korun za den není přivýdělek. Podle mých informací v současné době je to 14 milionů jenom za rok. Kdybyste jim přidali 50 korun jako tu náhradu, nemyslím výdělek, ale náhradu, tak si myslím, že do toho rozpočtu by to žádná díra nebyla a ti lidé by možná měli větší, nechci říct motivaci, ale větší pocit, že na ně ten stát myslí.

Děkuji.

Děkuji, pane ministře. Takže poprosím a dám slovo paní poslankyni Věře Kovářové. Nicméně dovolte mi přečíst dvě omluvy.

A ještě mně dovolte sdělit, že se připraví pan poslanec Vít Rakušan. Paní poslankyně, máte dvě minuty. Vážený pane ministře, podoba zákona o svobodném přístupu k informacím umožnila různým subjektům doslova šikanovat žádostmi o informace obce a města a nutí je trávit čas nad zodpovídáním mnohokrát nesmyslných otázek. Jedním příkladem jsou žádosti fyzické osoby pana Miky, který si na postupu podle tohoto zákona založil svoje podnikání. V případech, kdy mu obce informace poskytne jen částečně nebo ne podle jeho představ, podává stížnost, která je postoupena příslušnému krajskému úřadu. Krajské úřady často rozhodují v neprospěch obce. Jsou známy případy, kdy některá velmi malá obec raději ihned zaplatí a tyto částky se pohybují od 4 do 9 tisíc korun. Tento postup způsobuje obcím časové i finanční ztráty. Zároveň zvyšuje nechuť podílet se na dalším chodu místní samosprávy, protože obce mají jen málo efektivních prostředků k obraně.

Toto může být první krok, jak předcházet výše uvedené situaci. Podotýkám, že si nepřeji omezovat oprávněné právo veřejnosti na informace, ale obstrukce až podnikatelsky nepřijatelné postupy, jak na tomto zákoně vydělávat. Proto se vás ptám, jaké kroky chce Ministerstvo vnitra podniknout k napravení současné situace a k zamezení výše uvedených situací , které jsou jen další komplikací při správě obce. Pane ministře, prosím, máte pět minut. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, Ministerstvu vnitra je z jeho metodické a rozhodovací činnosti samozřejmě známo, že tento zákon je v mnoha případech nadužíván a nebál bych se toho slova zneužíván některými žadateli o informace. Povinné subjekty, a týká se to i malých obcí, mohou být zahlcovány velkým množstvím žádostí o informace, příp. velkým množstvím poptávaných informací. Ministerstvo vnitra si je vědomo a z tohoto důvodu připravuje návrh změny informačního zákona.

Se zahájením vnějšího připomínkového řízení počítáme teď počátkem tohoto roku. V rámci připomínkového řízení všechny zainteresované subjekty včetně organizací zastupujících obce budou mít možnost se podrobně vyjádřit. Musím rovněž zdůraznit, že Ministerstvo vnitra poskytuje soustavnou metodickou pomoc všem subjektům, a jedná se především o metodické materiály, které jsou zpracovány a dostupné v tištěné podobě i na internetových stránkách metodika k procesním aspektům vyřizování informačních žádostí či metodického doporučení k informování o platech a odměnách. Pravidelně se účastní setkání se starosty, seminářů s úředníky obcí, krajů. Pokud jde o nastíněný konkrétní problém se zatěžováním malých obcí související s uplatňováním náhrady škody či újmy, ministerstvo tento případ dobře zná a několikrát celé řadě obcí poskytovalo rady, jakým způsobem žádosti tohoto žadatele vyřídit. Děkuji panu ministru Lubomíru Metnarovi a ptám se, zdali má paní poslankyně doplňující otázku. Paní poslankyně, nemáte doplňující otázku, dobře.

Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére. Pane ministře, jako poslanec se na vás, pane ministře, chci obrátit s interpelací ve věci konkrétní aplikace problematiky střetu zájmů v rámci tzv. centrálního registru. Všichni víme, že tento centrální registr umožňuje také informovat evidenční orgán o skutečnostech, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení veřejných funkcionářů. Tady bych chtěl zdůraznit, že s tím absolutně souhlasíme. Každopádně má mít i občanská veřejnost možnost uplatnit upozornění na to, že veřejný funkcionář jakožto volená osoba či úřední osoba se dopustil nějaké nepravdy ve svém přiznání.